Ale nedá se nic dělat.

Takže to je věc, kterou musíme řešit hlasováním, a to rozhodneme v hlasování číslo třicet jedna. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Došlo k prohlasování procedurálního návrhu a jsem vázán usnesením Poslanecké sněmovny. Než budeme pokračovat, předám řízení schůze.

S přednostním právem paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Přece jenom, jak to tady zaznělo od pana místopředsedy Filipa, ani já jsem nezažila podobnou situaci, jako byla ta před chvílí. To hlasování prošlo. Můžeme poprosit o stanovisko legislativy, jestli bych v této věci mohla požádat o nějakých deset, patnáct minut přestávky, tak abychom obdrželi, že skutečně postupujeme lege artis. Myslím, že to je rozumný požadavek žádost o přestávku. Současně prosím, aby předsedové klubů vyjasnili postup u toho souvisejícího bodu, který budeme teď projednávat.